Pro příklad jen loni jsme do pozemkových úprav investovali 2 miliardy korun. Ale chceme víc, a proto se snažíme a vám předložíme návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kde velká část odvodů za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu půjde přímo na financování takových pozemkových úprav. Tedy pokud už musíme půdu jednou provždy vyjmout ze zemědělského hospodaření, pak chceme, aby peníze za její odnětí sloužily výhradně pro zlepšení stavu jiné zemědělské půdy.

Dnes, v době postupujícího sucha, jsou v našich polích stále funkční meliorační zařízení, která nám tak důležitou vodu stále odvádějí z pole pryč. Je to s podivem, ale stále to funguje. A my musíme tyto meliorační sítě znovu zmapovat, zjistit jejich funkčnost a tam, kde vážně poškozují půdu, proti nim účinně zakročit. Jinak vydáváme z jedné ruky peníze na zadržování vody v krajině, a přitom z druhé ruky nám utíká voda a my jen nečinně přihlížíme.

A zde připouštím, že musíme ještě přidat. Tyto problémy nám totiž mnohdy znemožňují využít tyto lokality, které jsou jinak vhodné pro zamýšlenou činnost. Chci věřit, že naši vnuci už pojem brownfield budou znát jen z historických pramenů. Náš rezort dále podporuje i potravinové banky, které se výrazně loni zapojily do pomoci těm nejpotřebnějším a nejohroženějším. Podporujeme potravinové banky v rámci národního dotačního programu 18. V loňském roce byla vyplacena podpora v objemu téměř 100 milionů korun, z toho 89 milionů korun na provozní náklady a cirka 11 milionů korun na investice.

Věřím, protože na to máme alokované prostředky, že bude stoprocentní pokrytí. Co to znamená? V prvé řadě podporujeme další pilíř nefinanční sociální podpory.

Poté co bývalý dvojministr pan Havlíček z hnutí ANO po desítky měsíců blokoval schválení novely zákona o významné tržní síle, jsme tuto novelu úspěšně provedli legislativním procesem. Významným způsobem jsme tak zvýšili ochranu slabších subjektů na trhu, které se tak snadno nebudou stávat terčem špinavých praktik velkých kolosů. Naším cílem je nastavit podmínky tak, aby chování na trhu bylo férové a nedocházelo na něm k nekalým praktikám. Ty totiž vždy nakonec odnáší zákazník. Proto jsme nastavili pravidla tak, aby byl obchodní vztah v celém potravinovém řetězci transparentní. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní může konečně kontrolovat celý řetězec od zemědělce přes potravináře až po obchod. Vodní hospodářství je tradičně jedním z pilířů našeho rezortu a s postupující dobou nabývá na důležitosti. Dlouhodobě podporujeme revitalizaci rybníků, výstavbu malých vodních nádrží, dobudování vodovodů, kanalizací, čističek odpadních vod, ale v souladu s dlouhodobými koncepcemi připravujeme i výstavbu velkých vodních nádrží.

Probíhají výkupy potřebných pozemků, předprojektová příprava a související práce. V této souvislosti se připravuje vládní materiál pro schválení použití železniční vlečky na přepravu materiálu pro výstavbu vodního díla Vlachovice včetně financování. Chceme využít toho, že do oblasti budoucí hráze vodního díla fyzicky vede dnes již úředně zrušená železniční vlečka, která původně sloužila pro tamní nechvalně proslulé vojenské sklady Vrbětice. Maximální množství materiálu tak bude na stavbu tohoto vodního díla přiváženo po železnici.

Lesní hospodářství se stále potýká s následky kůrovcové kalamity, která na další desítky let změnila ráz naší krajiny. Jemnou útěchou je, že kůrovcová kalamita zvolna ustupuje a jednotlivým majitelům lesních porostů v čele se státním podnikem Lesy České republiky se daří přes různé problémy obnova vykácených porostů.

Dnes nám k tomu pomáhá i prudký růst výkupní ceny jednotlivých sortimentů dřeva, které jak státnímu podniku, tak i obecním i soukromým vlastníkům finančně konečně pomáhá pokrýt ohromné náklady spojené s obnovou porostů. Je však třeba mít na paměti, že situace vlastníků lesů je značně obtížná. Proto mohu konstatovat, že se nám výrazně zadařilo v obnově porostů.

Dále reflektujeme energetickou krizi.